Takže tenhle člověk tady mě chce moralizovat.

Tak tenhle člověk mě tady moralizuje a mluví o vrtěti psem. Takže prosím vás, pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, vy skutečně neříkejte už nic o tom. Udělejte svoji bilanci, co jste udělal jako politik.

Já jsem se od počátku snažil. Ano, ty poplatky. Však dostaneme deset procent.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, víte, nebo snad doufám za ta poslední léta, co fungujeme spolu ve Sněmovně, že jsem docela slušný člověk. Já si myslím, že někdy až moc.

Když se nad tím zamyslíte, tak to jsou šílené spekulace.

Především úředníci Ministerstva životního prostředí při udělování průzkumných licencí postupují podle platných zákonů této země, které platí, a už to tady padlo, 25 let.

Konkrétně je to geologický zákon a horní zákon.

Ty jsou relativně velmi jednoduché.

Pokud žadatel, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, splní podmínky uložené zákonem, musí být žadateli tato žádost udělena nebo prodloužena.

A tady se dostáváme ke klíčové roli MPO při udělování průzkumných licencí. Vyplývá totiž naprosto logicky z rozdělení kompetencí resortů. Ministerstvo životního prostředí, jak už vyplývá z názvu resortu, posuzuje toto povolení, tedy průzkumnou licenci, především z pohledu možných vlivů průzkumných prací na životní prostředí, a MPO pak schvaluje licenci z pohledu strategie a zájmu státu v oblasti nerostných surovin, tedy samozřejmě i z pohledu, zda udělení licence soukromé firmě na tu či onu surovinu je v zájmu státu. Jestli ne, řeknu to ještě jednou a klidně pomalu, protože se mi zdá z vyjádření i mediálních, že někdo to neumí číst. Při tom rozdělování, udělování průzkumných licencí už 25 let to prostě funguje tak, že ty dva resorty tam mají spoluodpovědnost, kdy my posuzujeme průzkum z pohledu dopadů na životní prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu to posuzuje z pohledu dopadů, resp. vlivů tzv. státní surovinové politiky, jinými slovy zohledňuje tam, jaká je strategie státu v oblasti nakládání se surovinami. To mi připadá docela logické. To znamená, ten bumerang, který všichni kolegové ze sociální demokracie házejí na Ministerstvo životního prostředí, že ono tady 25 let, světe, div se, dodržuje zákon, ti úředníci, tak on se vrací zpátky na MPO.